Je tu ještě jedno téma, toho se jenom dotknu krátce. Je určitě jasné, že dopady budou v miliardách korun. Nevíme přesně, kolik lidí přijde.

Děkuji. Prosím.

Vy to dneska připouštíte. Hodnocení je naprosto realistické.

Prosím o reakci.

A potom musíme vyhodnotit, co vlastně potřebujeme, ať už z hlediska humanitární, nebo vojenské pomoci pro Ukrajinu, tak z hlediska pomoci uprchlíků, kteří sem přicházejí, ale tak možná i z hlediska nějakých následků, které válka bude mít na cenu s energiemi, se surovinami a dalšími věcmi, a připravit vzápětí nebo po nějaké době nějakou komplexnější novelu, která by všechny tyhle částky zohlednila a nějak upravila ten rozpočet. Já z toho opravdu žádnou radost nemám.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, poslední dobou se stává jaksi skutečností to, před čím jsme varovali, a to znamená obrovský růst energií pro občany.

Dále bych se chtěl zeptat, jakým způsobem je zajištěna energetická bezpečnost České republiky, na jak dlouho máme v zásobnících plyn, na jak dlouho máme v jaderných elektrárnách palivo? Protože jak jsme viděli na Slovensku, i přes zákaz letů ruských letadel přistálo letadlo a přivezlo palivo do jaderných elektráren ve Slovenské republice. Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem to máte zajištěno a na jakou dobu máte tyto komodity? Co se týká dalších komodit, jako je například v hmotných zásobách státu, na jakou dobu jsou například základní potraviny? To by občany určitě zajímalo v takovéto krizi, kterou zde prožíváme. Děkuji vám za odpověď. Děkuji.

Vážený pane poslanče, to jsou určitě důležité otázky, je potřeba se jimi zabývat, my se jimi intenzivně zabýváme, a dokonce jsem tady z tohoto místa včera informoval veřejnost při zahájení Poslanecké sněmovny o tom, jak jsme na tom právě s energiemi a jejich zásobami. A teď se to pokusím v odpovědi na vaši otázku trošku shrnout a třeba v některých věcech ještě více konkretizovat. Úplně základní informace, která by měla veřejnost uklidnit, je, že Česká republika má aktuální zásoby ropy na více než tři měsíce a aktuální zásoby plynu na více než měsíc. Jsme připraveni i na případné omezení ruských dodávek plynu a ropy do Evropy. Nicméně v tuto chvíli nedisponujeme informacemi ani Ministerstvo průmyslu a obchodu ani další státní orgány které by signalizovaly, že existuje momentálně nějaký problém v přepravě plynu či ropy z Ruska do Evropské unie. Samozřejmě to neznamená, že ta situace nemusí nastat, že se na ni nemáme připravovat, ale jenom je potřeba korektně říct, v tuto chvíli žádné signály omezení, nebo dokonce přerušení dodávek neexistují.

Momentálně k dnešnímu dni je ta zásoba ropy asi na 94 dnů. To je skutečně dostatečné. A navíc tady máme automatické postupy a mechanismy, které jsou koordinovány v rámci spolupráce se zahraničím, tedy hlavně s Mezinárodní energetickou agenturou a Evropskou komisí, a víme přesně, co by se odehrávalo, kdyby se začaly ty zásobníky vyprazdňovat.

Aktuálně nicméně je v zásobnících na území České republiky uskladněno asi 800 milionů metrů krychlových, což by při současných denních odběrech plynu stačilo zhruba na měsíc.